Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Z toho důvodu, že není přítomen zpravodaj pro prvé čtení Miroslav Kalousek, budeme si muset odhlasovat změnu zpravodaje. Mám zde návrh na změnu zpravodaje, kterým by se měl stát poslanec Jan Volný. Změna zpravodaje se nyní odhlasuje pouze pro prvé čtení. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku se stává poslanec Jan Volný. V tom případě se omlouvám.

O slovo se hlásí pan poslanec Benda. Vzhledem k tomu ovšem, že není otevřena rozprava...

Nepříjemná. Ale na druhou stranu si myslím, že je to precedent poměrně nebezpečný. A bude se o tom hlasovat?

Je přihlášen pan předseda Hamáček. Já si nemyslím, že bychom zde nějak experimentovali nebo zaváděli nějaké novoty. Není to určitě poprvé, kdy Sněmovna mění zpravodaje. Také Sněmovna takto rozhodla a nikdo to nezpochybňoval. Navíc není to žádné příkoří činěné panu poslanci Kalouskovi. On tím, že zde není, nemůže vykonávat funkci zpravodaje.

Pan poslanec Benda. Případ pana poslance Klašky byl právě jiný v tom, že nebyl na začátku toho projednávání. Ale já respektuji to, že předseda slíbil, že to není způsob, jakým vyměňovat zpravodaje v průběhu jednání, že to tato Sněmovna akceptuje. A pak nenamítám nic proti hlasování. Děkuji. Myslím, že na základě zkušenosti a dobré praxe se toto skutečně neděje tak, že by bylo zneužíváno, aby se měnil zpravodaj. Vzhledem k tomu, že neeviduji nikoho přihlášeného dále s přednostním právem, dám hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení se stane pan poslanec Jan Volný. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh pro změnu zpravodaje, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a zpravodajem pro první čtení se stal poslanec Jan Volný. Táži se, zda si chce vzít pan zpravodaj nebo pan ministr slovo na začátku. Pan ministr. Děkuji, vážený pane předsedající.

Cílem této novely a tohoto materiálu je implementovat Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 až 2020, který byl dne 12. 8. 2015 schválen Evropskou komisí.

Podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě České republiky bude schválením předloženého materiálu zachována, dojde ale k těmto zásadním změnám: Za prvé snížení podpory pro jednotlivé druhy biopaliv, tedy dojde ke zvýšení sazeb spotřební daně.

Podpora, která je poskytovaná v současné době, je založená na předchozím víceletém programu podpory, jehož platnost skončila dne 30. 6. 2015. Od té doby až do okamžiku, kdy nabude účinnosti předložená novela zákona o spotřebních daních, bude v České republice v důsledku významného prodloužení projednání návrhu v Poslanecké sněmovně poskytovaná nepovolená podpora.